Chtěl bych se tomu jaksi výrazně postavit. Ten stát nebo ten aparát se prostě nesmí zastavit. Kdyby se zastavil, a každý z vás, kdo byl v exekutivní funkci, to přece velice dobře ví, tak nás to může výrazně poškodit.

A dělá to na prvním místě premiér, dělám to já, dělají to další členové vlády. Není v tom nic protizákonného, my jsme samozřejmě v rámci těch pravidel, která jsou pevně určena, v rámci těchto pravidel se snažíme i v této přechodné a nelehké době ten stát spravovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyhazovy úředníků a různé poukazy na nějaké čistky prostě nejsou pravda, přátelé. Opravdu nejsou.

Je těžké přerušit pana ministra.

Ano, pane ministře, možná tato nová vláda po dnešku v demisi neřádí, tak jako jste neřádil, resp. nic nedělal, na Ministerstvu obranu celé čtyři roky vy, protože v jiném případě by se vaše nástupkyně paní ministryně Šlechtová nepotýkala s problémy, že jste jí tam nechal na stole zakázky k podpisu za 25 miliard korun českých. Pane premiére Babiši, tohle je opravdu vláda odborníků?

Vy to víte sám, pane premiére Babiši, protože pokud byste to nevěděl, tak byste ho na Ministerstvu obranu nechal. Ale protože víte, že je neschopný, tak jste tam dal paní ministryni Šlechtovou, což já vítám. Ptám se, zda ještě někdo? Nyní je s přednostním právem pan předseda Bělobrádek. Poté s přednostním právem pan předseda klubu Michálek.

Máme některé podmínky.

Nicméně si myslím, že Česká republika potřebuje většinovou vládu, vládu, která bude mít důvěru Poslanecké sněmovny a která bude stabilní. Z tohoto důvodu jsem taky přesvědčen, že slova pana ministra Stropnického nejsou úplně adekvátní. My jsme jediné vážné jednání v podstatě měli o tom, co chceme doplnit v programovém prohlášení vlády. Tak proto se tady na to poslanci zcela objektivně ptají. To je základní dokument, kterým by se vláda měla řídit, a která by také na jeho základě měla dostat důvěru, mimo jiné. Chybí tam skutečná prorodinná opatření, chybí tam věci, které se týkají bezpečnosti, týkají se dalších možností. A vyberete si buď ano, nebo ne. Ale neříkejte, že nikdo o to nestál, že jediná možnost tam je... Ve vašem vládním programovém prohlášení je, že je to jedno z řešení, které je demokratické atd. Ale já jsem přesvědčen, že tady má primárně vzniknout většinová vláda. Není žádný důvod, aby tady byla menšinová vláda, natož aby tady byla vláda s menšinovou podporou. Respektive, vždyť podporu nemáte. A myslím si, že to je vážné selhání, manažerské selhání jak předsedy hnutí ANO jako vítězné strany, tak i prezidenta republiky, že dopustil to, že se tady vůbec zdržujeme tímto prvním pokusem, který stejně bude neúspěšný.

A jestliže ignorujete dotazy, které na vás tady padly, tak je to neúcta a pohrdání Poslaneckou sněmovnou!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, měl bych ještě jeden takový dotaz na pana premiéra, který se týká jeho podnikatelské minulosti.

Tehdy měla aktiva asi miliardu korun a on tam působil jako státní manažer. Pak se něco stalo, vlastně se zhaslo, vlastnila to nějaká anonymní firma, která se tam dostala proti vůli té společnosti, ta to dokonce napadla žalobou a ejhle, o šest let později se zjistilo, že stoprocentním vlastníkem té společnosti je Ing. Andrej Babiš. Takže ze státního manažera státní firmy se stal vlastník. To jenom když tady mluvíme o tom, jestli někdo někomu ukradl nějakou firmu nebo podobně, jak vyznívalo z těch veřejných vyjádření proti policejnímu vyšetřovateli, tak si myslím, že pan premiér by měl začít tím, že by vysvětlil okolnosti toho, jak získal společnost Agrofert zejména, která byla původně ve státním vlastnictví, byla státem ovládána, a kdo vlastně byl za tou společnosti O.F.I. Ost Finanz und Investment A.G., která byla někde ve Švýcarsku, nějaké anonymní akcie. A výsledek je ten, že státní firma se dostala manažerovi státní firmy. Nechci nic naznačovat, nicméně rád bych korektně věděl odpověď na tuto svou otázku, jak se k tomu pan premiér dostal, kdo konkrétně to vlastnil. Jen bych chtěl závěrem říct, že bych byl velmi nerad, abychom se tady dočkali toho, že pan premiér jakožto vlastně vrchní státní manažer České republiky tady dopustí to, že se za šest let vzbudíme a Česká republika bude patřit někomu úplně jinému.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, kdyby to nebyla tak vážná situace, tak řeknu, že se královsky bavím. Všichni, s výjimkou hnutí ANO, jsme tady deklarovali, tedy všechny politické kluby nebo poslanecké kluby, všechny politické strany tady deklarovaly, že vládu v prvním pokusu nepodpoříme, že budeme hlasovat proti vyslovení důvěry. Občané na to koukají, já bych nešel, ale prostě mi chodí zprávy.